Děkuji. Je nepochybné, že existují lidé, na které v obci není možné dosáhnout, protože jim prostě nic nevadí.

Nevím, kolik je tady mezi námi poslanců, kteří řeknou: Ano, exekuce, to se dobře povedlo, jsme s tím spokojeni, funguje to perfektně.

To znamená, možná že na pár lidí to třeba bude fungovat. Bohužel se obávám, že skupina lidí, na které nedosáhne nikdy nic, protože už jsou úplně na dně, se zvětší, a bohužel to bude znamenat zase zatížení veřejných rozpočtů, protože a to je dobře dobrý starosta nenechá lidi umřít na ulici. Děkuji a teď mám několik přihlášek do rozpravy.

Prosím, paní ministryně. Děkuji, pane předsedající. Já už to nechci prodlužovat, budu skutečně velmi rychlá, to, co jsem potřebovala říct, jsem řekla v tomto týdnu.

Myslím si, že řešením, zásadním řešením a není to jednoduchý problém je skutečně sociální práce na obcích. Z evropských peněz sociální práci na obcích extrémně posílíme.

Připomínám, že máme 15 opatření boje s chudobou, některá z nich se nám podařilo prosadit společně, ale ten největší problém zůstává, a to je byznys s chudobou.

Vlastník zapsaný na katastru je cizinec, ideálně mimo Evropskou unii, protože Česká republika nemá dohody o vymáhání pohledávek, je to velmi nákladné.

To je případ, kdy vlastník platí.

A je dobře, že poslanci, kterých se to týká, dávají pozor, protože je to velmi nepříjemné téma, a bez toho, abychom ukončili byznys s chudobou a řešili tyto otázky, tak bez toho se problém vyloučených lokalit nevyřeší.